Děkuji za slovo.

A samozřejmě je také namístě to, co tady mnozí kolegové chtějí slyšet od pana ministra, aby tedy docházelo k dalším diskuzím, jednáním s britskou stranou, abychom tu pojistku, nebo jakousi záruku toho recipročního přístupu od Velké Británie k našim občanům, měli co nejdříve, pokud je to tedy možné, a abychom se nespoléhali jenom na memorandum, které nám také bylo představeno.

Že nám v přímém přenosu Velká Británie ukazuje právě nebezpečnost toho, když se občané v referendu vyjadřují k tak zásadním a závažným otázkám, které mají fatální dopad nejenom na život jejich, ale i na život v dalších zemích okolo nich.

Jaká je to opravdu velmi složitá situace pro politiky, kteří jsou zde toho přítomni, a jak je krásně také vidět, že ti, kteří to způsobili, tak už tady v tom jednání dále nejsou.

Zůstala rozdělená společnost ve Velké Británii, která má každá úplně jiné představy o tom, jak by to mělo být dál.

Že to tak dělat rozhodně nemáme. Děkuji za pozornost. A než dám slovo panu poslanci Skopečkovi, tak poprosím předsedy poslaneckých klubů, aby mi sdělili, zda máme pokračovat v projednávání tohoto bodu i po 13. hodině, popřípadě jak dlouho. Pokud takovou informaci od předsedů poslaneckých klubů nedostanu, tak v souladu se zvyklostmi v této Sněmovně přeruším jednání ve 13 hodin. Nyní má slovo pan poslanec Skopeček. Děkuji za slovo. Já se budu snažit být stručný. Na začátek samozřejmě podpořím návrh zákona stejně jako mí kolegové.

Co chci ale zdůraznit. Není to jenom o tom brexitu. Česká vláda by měla být a musí být aktivní, ať už dopadne brexit hladce, tvrdě, nebo ať už tomu dáme jakékoliv adjektivum. Protože poté nastane vyjednávací období a Evropská unie bude s Velkou Británií vyjednávat obchodní smlouvy. A to je pro nás prostě životní národní zájem. Tady já čekám ze strany české vlády velmi aktivní roli na půdě Evropské unie. Pro Českou republiku je Velká Británie velmi důležitý exportní trh. Je to čtvrté místo v pořadí, co se týče významnosti exportních trhů. Je zkrátka v našem životním zájmu, abychom si i po odchodu Velké Británie z Evropské unie tento trh zachovali, abychom na něj mohli vyvážet. A já nesouhlasím s některými kolegy.

Mám obavy z toho, že racionalita na půdě Evropské unie nebude hrát v té chvíli prim a že tam bude snaha ukázat, že se Británii bude po odchodu ekonomicky mnohem hůře dařit. Myslím si, že to bude iracionální politika, protože stejně jako Česká republika, tak i Evropská unie jako celek má kladnou obchodní bilanci s Velkou Británií.

Protože, jak říkám, Velká Británii je čtvrtý nebo pátý nejdůležitější trh pro Českou republiku.

Já takovou terminologii odmítám. Můžeme tady říkat, že nás to mrzí, že toho rozhodnutí litujeme, že bychom si představovali jiné, ale já bych si nikdy nedovolil říci na suverénní rozhodnutí britského lidu, že bylo učiněno špatně. Je to prostě jejich rozhodnutí, udělali ho, respektujme ho. To je první věc. Nemyslím si, že Velká Británie je v rozkladu. To, že je tam nějaká politická situace, to, že to ten parlament nějakým způsobem projednává s emocemi, je přece jasná věc.

Je to v životním zájmu jejich mnoha zaměstnanců, tedy našich spoluobčanů.